A třetí bod je doplněk, jenom velice krátký, a to je v tom, že ukládá ještě v § 21 Státní pozemkový úřad, jsme si dovolili jako Senát požádat, aby Státní pozemkový úřad zpracoval výroční zprávu, on ji zpracovává, ale aby ji jako všechny ostatní úřady, které probíhají jak u vás ve Sněmovně, je schvalována, projednána nebo brána na vědomí, tak jsme si dovolili navrhnout, že by i zpráva Státního pozemkového úřadu byla projednána v Senátu.

A opět požádám sněmovnu o klid. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Podrobnosti jsem tady zmiňoval při třetím čtení, tak je možné si je najít ve stenozáznamu. Myslím, že existují vážné důvody, proč alespoň s některými paragrafy tohoto zákona se obrátit na Ústavní soud, a věřím, že by případní restituenti uspěli, protože ten zákon je dle mého názoru za hranou ústavního práva v České republice.

Myslím si, že ten zákon dobrý není a není možné hlasovat ani pro senátní ani pro poslaneckou verzi. Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Kudela. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji. Dámy a pánové, do třetice, myslím, že naposledy.

Vytvořili jsme rezervu pozemků pro to, aby stát skutečně mohl realizovat své rozvojové programy. Pozměňovací návrhy, které vyšly ze Senátu, nejsou natolik zásadní, aby změnily princip tohoto zákona, který jsme přijali. Proto chci požádat Sněmovnu, aby tento zákon přijala v jakékoli podobě, nejlépe v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou. To byl poslední přihlášený do rozpravy, nikoho dalšího nevidím, rozpravu končím. Závěrečná slova navrhovatele, asi pana předsedu Stanjuru nikdo nevyslechne, že by někdo z vlády to přednesl, nepředpokládám, pan zpravodaj se vyjádřil a přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Přednesu návrh usnesení: